Tedy pojďme se věnovat tomu, jestli v tom návrhu dvojnásobek vznikl na základě nějaké analýzy, jestli je to odpovídající částka, jakým způsobem bude dělena mezi státem, obcemi, občany apod. A jestli tento zákon má být schválen dřív, než mají být rozhodnuty limity či než má rozhodnutí o limitech být zakomponováno do státní energetické koncepce. Tak to je jenom taková moje malá možná velká prosba, protože mě už to nebaví sedět u stolku zpravodajů a poslouchat tady debatu o tom, ve kterém kraji se žije lépe či hůře a jestli, promiňte kolegové ze Zlínského kraje, jestli v těch strojírnách se má přidat, když se tady horníkům v Ústeckém kraji něco ubírá nebo pseudoubírá. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Máte slovo. Hezké dobré odpoledne. Můj vzácný kolega pan poslanec Urban, prostřednictvím pana místopředsedy říkal, že jde skutečně o horní zákon. Ten zákon je trochu symbolický a vyjadřuje to, jak se tato vláda k této zemi staví. Ona bere něco, co už nikdy nepůjde vrátit. Na úkor budoucích generací. A přitom kašle na obce. Děkuji. V tom případě faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Marek Benda. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane zpravodaji, na jednu věc jste zapomněl v tom výčtu, co ten zákon obsahuje. Dvojnásobek má pouze důvodová zpráva. Tady jsme na nula až desetinásobku. To si myslím, že je velmi podstatná otázka, která do této debaty nepochybně patří, protože důvodová zpráva je sice důležitým identifikátorem pro nás, ale není závazná a není součástí zákona. Nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. V tom případě je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Petr Bendl. Vytrval a nyní dostane slovo. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jako člověk, který byl starostou města Kladno, které postihlo uzavření dolu, poměrně velmi rychlé jenom díky tomu, že v blízkosti Kladna a Kladenska bylo velké město jménem Praha, které část lidí, kteří museli opustit důlní průmysl, zaměstnalo, a také díky tomu, že jsme vybudovali a dlouhodobě připravovali novou průmyslovou zónu na Kladně, která dnes zaměstnává zhruba pět tisíc lidí, tento sociální dopad byl poměrně eliminován.

Ale postižené těžkou dopravou atd. jsou obce v jejím okolí.

Padají tady argumenty často ze stran koaličních poslanců a poslaneckých klubů a jejich reprezentantů, že uděláte všechno pro to, abyste zachovali pracovní příležitosti.

To v situaci, kdy se tady bavíme o záchraně pracovních příležitostí v Severočeském kraji, protože ten zákon má přímé důsledky na dopad šance lidí získat v Ústeckém kraji nebo Severočeském kraji práci, tak holt asi vládu v tuhle chvíli zajímá něco jiného. Ale dobrá, budiž.

Viděl jsem některé vládní politiky, jak se jezdí nechat fotografovat na setkání s horníky. Ano, mám na mysli pana vicepremiéra Babiše, který se tam nechal sice fotit, ale aby tady nám řekl, jaký je vlastně jeho názor, co bude prosazovat, jestli jen Bílina, nebo jestli i ČSA. Já za sebe říkám, že si myslím, že to ČSA být má. Ale nemáli vláda připravený program, který by ty lidi v regionu, nebo by jim dal šanci, aby získali pracovní příležitosti, pak zkrátka by měla o této variantě uvažovat a měla by co nejdříve přijít s tím, jak si tuto situaci do budoucna v téhle oblasti představuje. V tom souhlasím s panem kolegou Urbanem, že zde má být předložena nejprve energetická koncepce a ten horní zákon do ní v podstatě zapasovat tak, abychom jej následně třeba nemuseli měnit nebo upravovat podle toho, jak si budeme do budoucna společně představovat energetickou politiku státu. Likvidace důlních škod. Moje osobní zkušenost je, že stát v tom příliš nepomáhá.

Jsou zde desítky důlních děl, která nejsou příliš zmapována. Jsou uprostřed nebo nedaleko sídlišť. A stát se příliš nepodílí na tom, spíš ho to nezajímá nebo říká, že nemá finanční prostředky na likvidaci těchto důlních škod. I těch starých důlních škod. A nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že likvidace důlních škod nesouvisí s pracovními příležitostmi a s rozvojem toho daného území. Jsem přesvědčen o tom, že přímo souvisí, protože na těch místech, na kterých už se těžit nedá, ta je nutné opravit, revitalizovat, dát je do souladu s územními plány.